Dobar dan svima. Prvo imamo prijedlog. Odbor za zakonodavstvo predložio je temeljem Članka 247.

Da li ste suglasni s ovim prijedlogom? Da li ima netko nešto protiv? Nema. Kako nema primjedbi o navedenim zakonima provest ćemo objedinjenu raspravu. Sad riječ ima gospodin Bulj. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. U ime Kluba MOST-a tražio bih stanku na Konačni prijedlog Zakona o obalnoj straži RH, na prijedlog Hrvatska moramo napomenuti ne proglašavanje isključivoga gospodarskoga pojasa. MOST je predložio, niste podržali opet u proceduri, Hrvatska gubi između 170 i 270 miliona EUR-a i jednostavno zbog toga evo od 2000. godine do danas znači Hrvatska je izgubila više od 28 milijardi EUR-a.

Nemamo snage, nemamo snage zaštititi našega ribara, vidimo da se talijanski ribari izlovljavaju našu ribu, nelegalno ulaze i još se rugaju sa hrvatskim obalnom stražom, sa hrvatskom vojskom, sa hrvatskom policijom. Ali očito Andreju Plenkoviću su puno važniji odnosi sa Tajanijom jer kad ga Tajani postroji, fašist Tajani koji svojata to more, našu Dalmaciju i Istru tada Andrej Plenković je uz Tajanija miran, kao najmirniji psić. Vrijeme je da Hrvatska država zaštiti naš teritorij proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa. Rekao sam to je u proceduri, a niste podržali. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega to nećete da napravite. 200 sam, još nas Europska komisija poziva da proglasimo to. Imamo to po pravu po međunarodnom moru, to imamo pravo po Konvencijama UN-a. Zbog čega ne želite gospodo proglasiti isključivi gospodarski pojas? Zbog čega ne želite zaštititi hrvatskog ribara? Zbog čega ne želite zaštititi hrvatski teritorij? Zbog čega se rugate [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] sa hrvatskim teritorijem? Naravna stvar da ću vam dati stanku, ali prije stanke samo ću najaviti, proceduralno ide tako točku koja će slijediti i onda ću dati stanku. Znači, prva točka će biti: - Konačni prijedlog Zakona o obalnoj straži RH, drugo čitanje, P.Z. broj 755 Hoćete poslije nego što pročitam ili prije? Ustava RH i Članka 172. u vezi Članka 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu, a amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i tu ćemo stati i dat ćemo riječi gospodinu Bačiću koji je tražio također riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku kako bismo još jednom naglasili potrebu donošenja Zakona o Obalnoj straži kojim bi se zakonom pomoglo, omogućilo središnjim državnim tijelima RH u prvom redu obalnoj straži da kroz i ovaj zakon osnaži poziciju obalne straže u suradnji sa drugim središnjim državnim tijelima koji čine koordinaciju za nadzor Jadrana. Također, koristim priliku da kažem nekoliko riječi o činjenici i navodima koje je spomenu kolega Bulj. Dakle, u dijelu zaštite Jadranskog mora koji pripada RH bilo kroz teritorijalno more, bilo kroz zaštićeni ekološko ribolovni pojas, zaštićeni ekološki ribolovni pojas ima sve sastavnice gospodarskog pojasa kad je riječ o zaštiti ribolovnog fonda u onom dijelu Jadrana koji je pod suverenitetom ili pripada u dijelu suverenih prava RH. Prema tome, ništa što se tiče pozicije hrvatskih ribara proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa ne bi li se dobile poboljšice u odnosu na proglašenje zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Naime, ulaskom RH u EU i gospodarski pojas koji nije proglašen već njegova izvedenica, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas postaje zajedničkim morem EU i u tom se pojasu vodi zajednička ribarska politika EU zvao se on ZERP ili zvao se on Gospodarski pojas. Prema tome nikakvih 170 ili 200 ili 300 ili 400 milijuna kuna, eura, dolara ne znam već koja je to cifra, ne bi i ne gube hrvatski ribari i RH time što nije proglašen isključivi gospodarski pojas već zaštićeno ekološko-ribolovni pojas.

Kolega Bačić je povrijedio članak 238. iznosi neistine. Znači postoje bitne razlike između ZERP-a i isključivog ekološkog pojasa, a Studija Europske komisije je pokazala da ove brojke koje je iznio ovdje kolega Bulj o godišnjem od 170 do 270 milijuna eura koje gubimo su potpuno točne. Ne mogu uvažiti to. To je rasprava, vi ste vodili raspravu s gospodinom Bačićem. Nešto ste tražili gospodine Bulj? Što ste tražili? … [[Upadica se ne razumije.]] Povredu Poslovnika? Dobro, izvolite. Ja bih samo kazao da je povrijeđen članak 238., kolega Bačiću prema analizi Europske komisije iz 2013.